Takže já určitě, pokud chcete, vám můžu udělat ještě nějaký podrobnější rozbor přes peníze, ale největší položka rozpočtu 2019 nikdy tolik peněz do školství nešlo, protože je důležité, aby naše děti měly kvalitní a motivované učitele.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére, v zemích na západ od nás, ale dokonce nejenom na západ, bývá běžné, že pokud se v případě ministra vlády objeví nějaké podezření, tak odchází. Zpravidla z toho důvodu, aby nezatěžoval svou kauzou a všemi pochybnostmi svou vlastní vládu.

Vaše paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová je podle veřejných informací aktuálně hlavní podezřelou ve věci zakázek společnosti, resp. agentury CzechTourism.

Já bych se chtěl zeptat, jestli jste připraven do doby, než se to prošetří a než z toho bude nějaký závěr, odvolat ji z vlády, tak jak by se to asi dělo jinde. Asi se teď dozvíme, že to je zase součást kampaně, že je to účelovka a že vás poškozují média a opozice, ale podle mě je to vážná a relevantní otázka. Co se musí stát, zní moje otázka, abyste někoho ze svých ministrů odvolal? Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za interpelaci.

To je nesmysl, nic takového to není.

Já si myslím, že situace se změnila.

A paní ministryně sdělila, že si není vědoma žádného pochybení, a poskytuje policii maximální součinnost, takže ani nevidím důvod, proč by neměla být ve vládě.

Já jsem se zeptal, co by se muselo stát, abyste odvolal někoho z ministrů své vlády, jak vážné by to podezření muselo být nebo co by se muselo stát, aby to vedlo k tomu, že vláda prostě toho dotyčného na čas, než se věc prošetří, prostě vyřadí ze svých řad. Děkuji.

Pokud myslíte na moji bývalou firmu, ta nebyla v kuponové privatizaci.

To jsme jednou řekli tady. Takže já nechápu tu otázku. Já myslím, že paní ministryně se nebrání. Odpověděla na všechno a myslím si, že je to absolutně nadbytečná záležitost, protože zkrátka paní ministryně spolupracuje a záležitost se, pokud vím, týká jejích podřízených. Děkuji a prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci dluhopisů.

Průměrný roční výnos zmíněných dluhopisů činí 2,07 % před zdaněním, tedy sotva pokryje inflaci, která by podle České národní banky měla být i v příštích letech nad hranicí dvou procent. Je obecně známým faktem, že státní dluhopisy jsou relativně bezpečnou investicí se sice nízkým, ale vcelku vzato zaručeným výnosem. České státní dluhopisy ale patří k těm s nejnižším úrokem na světě, takže občanům nic moc nepřinesou.

Myslíte, že budou čeští občané za stávajících podmínek motivováni tyto dluhopisy nakupovat? Představte si, že mě musíte přesvědčit jako občanku, která v tuhle chvíli s ohledem na dostupná čísla vůbec nechápe, proč by měla své úspory vkládat do státních dluhopisů.